Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení kolegové, stojím před vámi zcela poprvé a ráda bych využila dvě minuty a myslím, že po té dlouhé debatě ke státnímu rozpočtu si to mohu dovolit. Dovolte mi jenom pár poznámek k tomu, co zde zažívám nejenom jako ministryně, berte to jako od občana České republiky.

První věc: Je tu strašná zima. Dále druhá věc je...

Požádám sněmovnu o klid. Už kvůli tomu, že by paní ministryně při svém prvním přednesu měla mít pozornost vás všech odleva doprava.

Děkuji. Druhá věc, a ta je velice důležitá pro vás všechny, a znovu opakuji, že zde stojím jako občan, ale zároveň jako ministryně, která není poslancem. Já jsem se domnívala, že fungujete jinak. Já jsem se domnívala, že to opravdu funguje jako Poslanecká sněmovna. Klid prosím! Ohledně státního rozpočtu, který zde byl teď projednán všimli jste si, že žádná žena nepromluvila? A já doufám, že příště se budu moci zúčastnit. Ještě jedna věc, která se týká fondů, a vzhledem k tomu, že mě všichni nazývají odborníkem na fondy.

A to, čím my nahrazujeme nyní spolufinancování a předfinancování, budeme muset hledat někde jinde. To je můj úvod, mé dvě minuty. Děkuji těm, co zůstali, případně i zůstanou k dalšímu bodu, který bych zde přednesla za Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně toto jsem si nemohla opravdu odpustit.

V úvodu bych ráda přednesla důvody, proč to předkládáme. Následně, jaké jsou cíle, a následně, co očekáváme od tohoto prvního čtení. Hlavní důvody pro předložení novely jsou následující: zajištění vyšší ochrany spotřebitele především tím, že se zamezí krácení zákonných nároků poškozených klientů cestovních kanceláří při jejich úpadku ze strany pojišťoven. Za dále, zlepšení informovanosti spotřebitele o tom, kdo pořádá, resp. organizuje zájezd, jehož prodej zprostředkovává cestovní agentura. Další, upřesnění ustanovení upravujících povinné pojištění záruky pro případ úpadku dané cestovní kanceláře. Za další, uvedení zákona do souladu s novým občanským zákoníkem a novelou živnostenského zákona. Poslední bod, ten důvod, který jsem si vybrala jako klíčový, je zavedení správního trestání včetně nastavení sankcí pro cestovní kanceláře a cestovní agentury. Toto opatření je v důsledku právě zmíněné novely živnostenského zákona.

Poslanecká sněmovna novelu projednala v prvním čtení. Předkládáme ji nanovo, protože k projednání ve druhém čtení již nedošlo z důvodu rozpuštění Sněmovny. K nejdůležitějším cílům předkládané novely vládního návrhu zákona patří posílení vyšší ochrany spotřebitele na poli cestovního ruchu; eliminace podvodného jednání ze strany cestovní kanceláře především ve vztahu k povinnému pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře; zavedení hmotněprávní odpovědnosti statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu v případě nesplnění povinnosti uložené jim zákonem; úpravy preventivní povahy týkající se rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře i pojišťovny; zavedení správního trestání včetně sankcí pro podnikatelské subjekty to znamená cestovní kanceláře a cestovní agentury, které i přes upozornění na porušování zákonem stanovených povinností, své povinnosti neplní; v neposlední řadě stanovení dozoru nad dodržováním zákona včetně posílení podmínek výkonu dozoru Ministerstva pro místní rozvoj. Navržená opatření by měla zejména přispět k větší ochraně spotřebitelů, to znamená občanů České republiky, zákazníků cestovních kanceláří, k jejich lepší informovanosti. Dále by novela měla zajistit zamezení podvodným jednáním ze strany některých cestovních kanceláří včetně upřesněných podmínek pojištění záruky pro případ jejich úpadku. Jelikož hlavním účelem vládního návrhu zákona je maximální snaha nás jako předkladatele, to znamená Ministerstva pro místní rozvoj, zajistit ochranu zákazníků cestovních kanceláří, ráda bych požádala o zkrácení lhůty k projednání předložených pozměňovacích návrhů na 30 dní.

Závěrem bych si vás dovolila požádat o co nejrychlejší projednání a postoupení předkládané novely do druhého čtení. Děkuji v tuto chvíli za pozornost. Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové za úvodní slovo.

Požádal jsem vás, abyste případné diskuse na jiné téma přenesli do předsálí.

Návrh novely byl už předběžně projednán na podvýboru cestovního ruchu se zástupci resortu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, MPO, se zástupci asociací cestovních kanceláří a pojišťoven.

Poté přednostní právo pana předsedy Tomia Okamury, poté řádně přihlášená paní kolegyně Fischerová.